Vážené dámy a pánové, Česká televize utratí za rok víc, než kolik vydělá. A já to vezmu pěkně od lesa, jak se říká. To, že se chová jako utržená ze řetězu, je chyba těchto lidí generálního ředitele Petra Dvořáka a kompletní sestavy Rady České televize, která má tuto stanici a její hospodaření kontrolovat. Česká televize je instituce, která hospodaří netransparentně, hospodaří špatně a má nevyvážené zpravodajství, které je politicky zmanipulované. Jsou to právě generální ředitel Petr Dvořák a Rada České televize, kteří mají šanci zamezit tomu netransparentnímu hospodaření, konkrétně jedné z největších zlodějin vyvádění peněz na výrobu obsahu.

Mám tady taky druhý graf a tady je přesně vidět další záležitost, že zatímco takové Německo nebo Dánsko při výrobě pořadů spoléhá především na zakázkovou výrobu nebo nákup, tak právě Česká televize na tyto dvě položky zdaleka kašle. A nyní ta pointa, nyní ten důvod, proč to říkám, abych dal konkrétní příklad hospodaření a způsobu práce České televize. Zatímco totiž pořady, jak to dělá Německo, musíte nechat projít standardním výběrovým řízením, tak v případě vlastní tvorby nikoliv.

A já samozřejmě se tady musím zeptat, proč tato jednoduchá věc nedojde Radě České televize. Samozřejmě teď je potřeba si tento bod, o kterém hovořím, zapamatovat, protože se dostanu záhy dál.

I přesto šéf veřejnoprávní televize pobírá k měsíčnímu platu, který činí 230 tisíc korun, každý rok ještě navíc milionové odměny. A víte, proč mu je ta Rada České televize dává? Protože říká, že tento v uvozovkách geniální manažer dokáže prý držet vyrovnaný rozpočet. Jenomže jak víme, tak pro ten vyrovnaný rozpočet si dokáže vždy sáhnout do rezerv, které vytvořil Dvořákův předchůdce.

Rada České televize je dozorový orgán, jehož členy volí tady Poslanecká sněmovna. Takže jsou to v podstatě nominanti tady politických parlamentních stran.

To znamená, kromě těchto stran jsou tam zastoupeny všechny ostatní strany, takže ony všechny ostatní strany mají máslo na hlavě a ony můžou za to, jakým způsobem funguje Česká televize.

To opět svědčí o skandální situaci kolem České televize. Ale podařilo se dohledat jeho odpověď pro Mladou frontu Dnes.